Tímto předkládaným zákonem dochází kromě zpřesnění některých ustanovení taktéž k odstranění těch ustanovení, která souvisí s novým zákonem, a to proto, aby nedocházelo k jejich duplikaci. Předkládaným vládním návrhem zákona se zabýval na své 32. schůzi hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona po druhém čtení. S usnesením hospodářského výboru souhlasím, a proto si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o podporu předkládaného návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tam myslím, že je pozměňovák, který se týká zpoplatňování norem. Je to tento zákon.

Nikdy se u nás normy neplatily.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jsem chtěl vystoupit v souvislosti s tím, co tady říkal kolega Laudát, a je to tam.

Z včerejší konzultace s panem předsedou hospodářského výboru jsem se dozvěděl, že údajným důvodem má být, že rostou náklady na autorské poplatky za tyto normy, takže proto je potřeba normy jednoznačně zpoplatnit. Já bych velmi plédoval pro to, aby se to nedělalo a aby tento stát spěl k tomu, že i technické normy jsou součástí nějakého našeho předpisového pořádku počínaje Ústavou přes zákony a další. A že je to, aby tyto normy byly přístupné na internetu volně, velmi zjednodušující práci.

Nedovedu si představit účinnější pomoc státu pro vzdělanost a orientaci v jakékoliv situaci.

Děkuji. S přednostním právem byl první pan poslanec Laudát, ale dává vám přednost, pane ministře.

Jednak v tuto chvíli máme takovou anomálii, že bezplatně jsme se dopracovali pouze k některým stavebním normám. A tento návrh, který je obsažen v tom pozměňovacím návrhu schváleném hospodářským výborem, tak ten to vrací do situace, kdy se něco platit bude. Protože právo jednoho je v demokratické společnosti omezeno právem jiných a ten hlavní důvod je, že nám hrozí vyloučení České republiky z mezinárodních normalizačních organizací.

Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo. Děkuji. Když se bere podpora malého, středního podnikání, protože na ty to dopadá, ono to dopadá na všechny, já vás jenom upozorňuji, že se můžou někteří lidé, kteří dělají vysoce specializované činnosti, dostat do situace, že budou platit až desítky tisíc ročně.

Prostě je to jeden z těch kroků, který má stát, nebo zatím to víceméně bylo, zajišťovat.